A pokud ji budu pěstovat doma, byť pro vlastní účely, musím počítat s tím, pane Nachere, říkám to vám, že budu za to sankcionovaný. Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo. Kriminalizace samopěstitelů: určitě ano a určitě je to téma, o kterém bychom měli mluvit, proč ty tresty jsou takové, jaké jsou.

Bohužel.

Já myslím, že tady na plénu se o tom mluví dost. A já jsem skutečně potřeboval vám sdělit a víceméně diskuzi vyvážit tím, že ačkoli léčivé konopí plně podporuji, tak samopěstování, které by vedlo právě k tomu, že by se nám nekontrolovaně rozšířil trh a nekontrolovaně se rozšířil právě k těm, kterým může ublížit, tak za to já prostě nejsem, a víceméně právě proto o tom mluvím, abychom si to tady uvědomili. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu reagovat také na svého ctěného kolegu Patrika Nachera, ale i na předkladatele. Mě zaujalo z toho dopisu těch sto metrů čtverečních.

A ona není jenom u šestnáctiletých dětí, ona je u deseti, dvanáctiletých dětí, a v poměrně velkém procentu.

Vliv na zdravotní stav těch dětí je znám a rozhodně není pozitivní.

Ale v dětském věku, tam tyhle věci opravdu nejsou. Pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Birke.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nikoliv, není to pravda.

Ale to nejsou věci, které běžně řešíme, ty detaily na plénu Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Jan Birke, připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Asi vás zklamu.